Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh i v tomto případě uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o implementaci přepracovaného znění směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní. Nad rámec povinné implementace tento návrh zákona obsahuje jednu jedinou věc, a to na základě připomínky či požadavku Svazu průmyslu a dopravy, abychom mohli mít možnost vrátit pivo do režimu podmíněného osvobození od daně.